Upřesňuje se postup při přechodu nároku na výplatu důchodů za období před úmrtím oprávněného, pokud důchod nebyl ještě oprávněnému vyplacen. Dále změny v zákoně o nemocenském pojištění.

Takže ještě počkám, až přijdou kolegové a kolegyně z předsálí. Zopakuji, o čem budeme hlasovat jedná se o změnu zpravodajky pro prvé čtení a tou by měla být paní poslankyně Jana Pastuchová.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem byl vysloven souhlas. A já poprosím, aby zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Jana Pastuchová, se ujala slova. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Já vám děkuji, paní zpravodajko.

Děkuji, pane místopředsedo.

A pak je zde rozšíření poskytování peněžité pomoci v mateřství v případě, kdy je matka až do chvíle nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v dočasné pracovní neschopnosti a pobírá nemocenské z předchozího nemocenského pojištění.